Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujali za navrhovatele místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Karel Haas. Nyní se ptám navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením druhého čtení? Nechcete, pane ministře, dobře. Také ne. V tom případě tedy otevírám obecnou rozpravu a ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy? Paní místopředsedkyně Dostálová. Prosím, máte slovo.

Je to druhé čtení. Pochopil jsem správně, že první s přednostním právem vystoupí pan předseda Michálek? Děkuji za slovo.

Pardon, ještě jedna věc.

Jsme v obecné rozpravě.